V kontextu událostí, které se rok a půl odehrávají na Ukrajině, a v kontextu toho, co se odehrálo o minulém víkendu, už vůbec nerozumím, a řeknu proč, tomu, že se někteří poslanci z SPD zúčastnili včerejší demonstrace na Malostranském náměstí.

Navíc v den, kdy jsme si připomínali výročí Milady Horákové. A už vůbec tomu nerozumím z toho důvodu, a já jsem tu informaci včera přijal s nadějí a s radostí, když pan předseda Okamura řekl, že tu žádné proruské zájmy nehájí. A snad si dovolím ještě jednu věc, paní předsedající, přes vás. Pane poslanče Foldyno, nevidím vás teď, ale před chvílí jste tu byl.

Nebudu se tu zastávat paní ministryně ani říkat, že za ty dva dny musí mít nad sebou svatozář. A zastávat se příliš nepotřebuje, ona má totiž jednu nebo několik dobrých vlastností. Má potřebnou míru razance, tvrdosti a neústupnosti. A navíc jeden velký bonus. Vím, že vás to potěšilo. Ale oni oba mají v jedné věci, minimálně v jedné věci, jasno. Nelakují současný svět narůžovo.

A mají minimálně za to moji plnou podporu. Děkuji vám za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, děkuji za slovo. Dovolte mi tedy se vyjádřit ke Smlouvě o spolupráci v oblasti obrany mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. Česká republika je v rámci Severoatlantické aliance považována za spolehlivého partnera, a to nejen z hlediska českých příspěvků do zahraničních operací a misí, ale i z hlediska kvality ozbrojených sil a celého obranného sektoru. Severoatlantická aliance je ale především zárukou naší bezpečnosti a smlouvy s našimi aliančními partnery ji naopak do budoucna posilují.

Situaci jsme nepodcenili, ba naopak diskuse probíhala na více úrovních, tedy nejenom na samotném klubu hnutí ANO, ale i na úrovni odborníků a právníků. Nemůžeme říci, že je smlouva dokonalá, ale je důležitá. V rámci Severoatlantické aliance má takovouto smlouvu uzavřeno již 24 členských států, což tu zaznívá opakovaně. Jako největší slabinu celého procesu tvorby a schvalování smlouvy o obranné spolupráci vnímám komunikaci rezortu obrany. Již před schválením této smlouvy vládou jsem považoval za samozřejmé, že vláda, v tomto případě rezort obrany, vysvětlí občanům, co konkrétně smlouva znamená, jaká práva a povinnosti pro nás z ní plynou, a podrobně vyloží jednotlivá ustanovení a zejména jejich aplikaci. Nestalo se tak a vláda dala volné pole působnosti pro dezinformační scénu. Rozhodně nezpochybňuji důležitost této smlouvy, ba naopak, ale opravdu nemohu souhlasit s tím, že považujete za kvalitní komunikaci zveřejnění smlouvy na webových stránkách s obecnými poznámkami. Na závěr mi dovolte říci, hnutí ANO by v žádném případě nikdy nepodpořilo jakýkoliv dokument, který by znamenal přítomnost jakýchkoliv cizích vojsk na našem území nebo výstavbu cizích vojenských základen. Na úplný závěr bych chtěl říci, že to, co ohrožuje suverenitu České republiky, není obranná smlouva, ale je to migrační pakt Evropské unie, jehož schválením došlo ke zrazení našich občanů. Děkuji za podporu. Děkuji.

Než mu udělím slovo, přečtu omluvy.

Můžete hovořit. Máte slovo.

Hnutí SPD bude hlasovat jako jediná strana ve Sněmovně proti. Takže budeme jedinou opoziční stranou, která je v této věci proti vládní koalici. Ještě připomenu, že jsem tady podal včera návrh na zamítnutí v prvním čtení, o kterém by se tedy teď hlasovalo.

Občané by měli rozhodnout o tom, zdali si přejí mít cizí základny tady na území České republiky, nebo ne.

Ano, děkuji. Prosím, pokračujte. Připomenu, že SPD již tady podalo do Sněmovny zákon o referendu, který umožňuje hlasovat o těchto otázkách, takže je to samozřejmě na Poslanecké sněmovně. Včera jste mi zamítli ten bod, aby se předřadil zákon o referendu, abychom umožnili občanům o tomto rozhodnout.